Tento materiál uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Já tady nechci dlouze uvádět tento rozpočet, protože jste měli určitě všichni možnost se s ním seznámit.

A já bych vás rád všechny požádal o podporu tohoto rozpočtu. Děkuji. To byl pan ministr. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Kolovratník a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tak, máte slovo. Děkuji za slovo. Ty základní údaje pan ministr před chvílí představil.

Je férové a korektní připomenout, že materiál byl projednáván s rozporem, který se týkal financování silnic II. a III. třídy a programu Restart, ale také ta informace tady na plénu Sněmovny zazněla od paní ministryně financí, že prostředky na ty silnice budou hledány v zimních měsících příštího roku. To je úvěr od Evropské investiční banky, ke kterému se vláda rozhodla, mohu říct asi vyzkoušet, otestovat tuto formu financování dopravní infrastruktury.

Hospodářský výbor projednal tento návrh, stejně tak jako předtím výbor i Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury, na své 20. schůzi 7. listopadu, přijal usnesení č. 111, které, velmi zkráceně, je ve standardní formě:

II. pověřuje předsedu výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny; Děkuji za pozornost. Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které máme přihlášky.

A teď máme do obecné rozpravy pana poslance Polanského. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To usnesení bylo motivováno materiálem připojeným k návrhu rozpočtu SFDI, kde organizace připustila problém s personálním zajištěním supervize staveb.

Doprovodné usnesení tehdy neprošlo. Neprošlo především proto, že poslanci a poslankyně vládního hnutí ANO byli proti, až na dvě výjimky. Pan poslanec Karel Rais a pan ministerský předseda Andrej Babiš hlasovali pro dané usnesení. Můžete si to zkontrolovat, je to hlasování číslo 131 ze 4. schůze. Děkuji tímto se zpožděním panu premiérovi Babišovi za to, že chápe význam kontrolní činnosti u stavby, resp. u jakékoliv jiné objednané služby, a věřím, že kdyby dnes byl přítomen, hlasoval by pro doprovodné usnesení znovu, až jej v podrobné rozpravě znovu načtu. A nejen on, ale i ostatní poslanci klubu ANO. Věřím, že pokud zlepšíme systém supervize, částečně tím snížíme pravděpodobnost dalšího opakování kalamity na D1 z minulého týdne, popřípadě jiných podobných krizových situací. Děkuji vám za pozornost. Dívám se, že nemáme. Takže já tedy končím všeobecnou rozpravu. Takže otvírám rozpravu podrobnou. Děkuji. Přednesu návrh doprovodného usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby věnovala maximální úsilí zkvalitňování systému kontrolní činnosti dopravních staveb na Ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic včetně jejich projektové přípravy, zejména tvorbou nových legislativních kontrolních nástrojů, dostatečným personálním zajištěním odborné kontroly a jejím odpovídajícím finančním ohodnocením. Děkuji. A nyní tedy končím podrobnou rozpravu. Nyní budeme hlasovat o přednesených návrzích usnesení. Takže usnesení máme dvě. Je to tady za prvé usnesení, které přednesl pan poslanec Martin Kolovratník, a dále je to usnesení, které přednesl pan poslanec Polanský. Nejprve budeme hlasovat o tom hlavním usnesení a potom o tom doprovodném. Žádost o odhlášení nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o hlavním usnesení, které přednesl zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník.

Výsledek byl přijat. Nyní máme doprovodné usnesení, které nám přednesl pan poslanec Polanský.

Návrh usnesení tedy byl schválen.